Opravdu krátké úvodní slovo ve třetím čtení. Tento návrh zákona transponuje evropskou směrnici, týká se poskytování takzvaných klíčových informací investorům do fondu kolektivního investování. Tento návrh zákona má pouhé dva novelizační body.

Děkuji. Garanční výbor se tímto návrhem nezabýval, neboť tak rozhodla Poslanecká sněmovna ve druhém čtení.